Podívám se, já jsem z Moravskoslezského kraje, máme tam dva sousedy Slovensko a Polsko, kde platí evropské právo stejně jako u nás.

Jak na Slovensku, tak v Polsku.

Kdo tam někdy cestoval tehdy a teď, tak mi musí dát za pravdu. A platí ta samá pravidla.

Čím to je už jste ve vládě pět let, pane ministře, a vaši kolegové a kolegyně že se nedaří zrychlit proces přípravy? Vy moc dobře víte, že my velmi často podáváme návrhy, které by mohly pomoci. Velmi často neprocházejí. To nám taky zabrzdilo výstavbu s podobnou argumentací, že když to nepřijmeme, tak se nám zastaví čerpání evropských peněz, a tak dále.

Zbytek té komunikace je hotový. Desetitisíce občanů dnes a denně trpí roky.

V našem kraji to nepomohlo vůbec ničemu. Tehdy Ministerstvo dopravy podle mě zvolilo chybný postup.